Tak tedy opět, já jsem si nechal autorem byl také Pavel Černý dát návrh právníka, znalce správního řádu, člověka, který se pohybuje právě v oblasti transparentnosti, funkčnosti veřejné správy, a vlastně to vysvětlení, proč, kolegové opoziční, váš návrh by byl problematický není to tak, jak řekl pan Bartoš, že si ho MMR jen přečetlo a někam zahodilo a nechtělo s ním pracovat ale zase byly argumenty, jasná fakta, proč to nejde, proč by to bylo problematické. Velmi rychle: první, zcela zásadní, negativní aspekt vašeho návrhu je ten, že právě zachovává model stavebních úřadů v obou stupních s výjimkou vyhrazených staveb jako orgánů obcí a krajů. Nebylo tam jasně definováno, jak by proběhla představa o integraci rozhodování v povolování staveb.

Jsem přesvědčen, že ten návrh, jak jsme ho s kolegy poslanci připravili a jak byl i tady projednán ve Sněmovně, zkrátka je dobrý, že pomůže, a uznávám, že má nějaké mouchy a nedostatky, že zkrátka nešlo uspokojit úplně všechny. Také paní ministryně v jednom vystoupení dnes byla kritizována a ministerstvo kritizováno, že se snažilo vyjít vstříc všem. To zkrátka nejde, není možné uspokojit všechny u takhle velké reformy. A i sám za sebe, když si vzpomenu na to třetí čtení, pozměňovací návrh, právě vyšší transparentnost práce těch úředníků, veřejně vedený deník práce, už zmíněná samostatná působnost územních plánování, více hmotného práva, měli jsme tam řadu návrhů, jak lépe, více definovat hmotné právo i zelenou infrastrukturu, tak to zkrátka Sněmovna nepřijala, nedostalo to dost hlasů. Takže i já bych mohl říci, že vlastně nejsem spokojen a že to mohlo být mnohem lepší. Ale je to zkrátka kompromis politický, maximum možného, kterého jsme zde mohli dosáhnout.

To přece, kolegyně a kolegové, není pravda.

A i kdyby některé zanikly, a říkáme korektně, že jich takových počet nebude, tak přece, znovu připomínám, a je potřeba takto se na to dívat, celý ten systém, všechny ty procesy budou digitalizované, budou prováděny úplně jiným, novým způsobem. To je onen Portál stavebníka, o kterém mluvíme, všechno přes internet, elektronicky, na dálku.

Nezastírám, že ty debaty byly náročné a že jsme někdy měli možná až moc ambiciózní představy, nejen já, ale kolegové z ODS, pan poslanec Bauer a další, kde jsme tam dávali pozměňovací návrhy na zjednodušení stavebních procesů ne v územních parcích, ale v ochranných pásmech, v okrajích územních parků.

Co chci říci.

Apelace, také už to paní ministryně zmiňovala mnohokrát. znovu říkám, není to žádná šílená revoluce, která pokud dnes budeme úspěšní a bude schválena se začne tady něco dít zítra nebo pozítří, je to naplánováno ve dvou fázích, od příštího roku by se to mělo postupně chystat, personálně, manažersky obsadit, vybavit.

Rozmyslete se každý sám.

Takže pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.